Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, být stručnější po projevu mého předchůdce je poměrně snadné, takže opravdu budu. Hospodářský výbor udělal všechno pro to, aby zákon byl projednán tak, jak bylo přislíbeno ve zrychleném projednávání. Byla schůze již předtím, než to přišlo do Sněmovny. Měli jsme mimořádnou schůzi. Takže jsme se k tomu postavili opravdu čelem bez ohledu na to, že můj osobní názor je ten, že opravdu není kam spěchat. To musíme. Odmítám katastrofické scénáře, že když se to neudělá, tak prostě ohrozíme domácnosti.

Katastrofické scénáře, kolik to bude stát domácnosti, ty se prostě naplní, protože domácnosti na to dají několik miliard, aby si koupily nové televizory. A ta skupina, která je vyměňuje, když jsou na šrot a ne v takzvaném cyklu přirozené obměny, to prostě nějakým způsobem odnese. Abych nebyl obviněn z nějakého lobbingu pro mobilní operátory, tak první věc, kterou bych konstatoval, a to je zřejmé, že jsem rád, že z rétoriky předkladatelů vymizelo to, že tímto způsobem se ovlivní cena mobilních dat. Ta by se mohla ovlivnit poměrně výrazně tím, kdyby tam byl pozměňovací návrh ve prospěch virtuálních operátorů.

Nevím, co budeme dělat.

Nyní přečtu omluvu. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba.

I oni využívají reklamu. A kdo tu reklamu platí? Koneckonců v ceně zboží či služeb zase občan. Takže ty toky jsou samozřejmě dvojí. Vzorné dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče, dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl jsem reagovat na kolegu Kolovratníka, ale pan kolega Pilný mě vlastně předešel.

To se týká životního prostředí. Ale dámy a pánové, uvědomte si, že pro naše seniory přelaďovat stále digitální televize na nový a nový systém a stejně tak pak naladit si digitální rádio opravdu není záležitost snadná. Já chápu, že technický pokrok jde kupředu, ale jsem vděčný každému, který si uvědomí, že jsou to přístroje a prostředky, které patří i do rukou těchto starších spoluobčanů, a pro ty již změny programů dnešních frekvencí a programů jsou problém, natož změníli se celé vysílání. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuju. Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pod písmenem C je můj pozměňovací návrh, kde navrhuji, aby byla možnost pro Český telekomunikační úřad vytvořit prostředí pro to, aby Český rozhlas mohl na celém našem území vysílat digitálně.

Děkuji vám, pane poslanče. Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami. A jako další vystoupí pan poslanec Marek Benda.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, dámy a pánové, já tedy také stručně některá varování, která si myslím, že tady částečně už řekl pan poslanec dneska ještě poslanec a ještě ne ministr Pilný, ale která zaznívají opakovaně. A krátká reakce posléze, až dotelefonuje, na kolegu Kolovratníka. První varování, které jsem zde říkal, a říkal jsem ho minule a nebylo mi doteď zodpovězeno. Je prodloužení licencí pro terestriální vysílatele o 8 až 9 let jak pro kterého do roku 2030, je potenciální veřejnou podporou, nebo není? Pokud není a vyplývá ze zákona, pak se ptám, proč ho do tohoto přechodového plánu dáváme. Pokud je to nějakou výhodou, kterou poskytujeme poskytujeme vysílatelům terestriálního vysílání přímo ze zákona, pak je ale přece riziko, že toto je skutečná výhoda a že by v případném prenotifikačním procesu, který ještě neproběhl, mohla být zpochybněna jako veřejná podpora. Před měsícem jsem posílal panu ministrovi interpelaci s několika dotazy, vícero dotazy, které se právě týkaly pochybností, které byly vysloveny, zejména právních pochybností, které byly vysloveny v souvislosti s tímto návrhem. Pan ministr odpověděl. Správně. Jenom ocituji odpověď na klíčovou otázku. A nikde se mi nedostalo jiné odpovědi.

Stále ještě rozumím, akorát nevím, jestli je to stejně bezplatně, jako je v novém návrhu zákona.